Bohužel z vašich rozhodnutí o neposkytnutí žádného příspěvku na provoz hlavní činnosti zámku Štiřín v letošním roce a změny zřizovací listiny zámku Štiřín nabývám přesvědčení, že mnou výše zmiňované informace o vámi chystaném prodeji dopředu určenému zájemci jsou pravdivé. V této souvislosti vyslovuji svůj názor, že jste se, pane premiére... ...respektive pane ministře zahraničních věcí, záměrně rozhodli, a to v rozporu se zřizovací listinou příspěvkové organizace Zámku Štiřín nevyužít...

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený opět nepřítomný pane premiére, velice mě mrzí, že tady s námi nejste, a místo toho jste na zahraniční cestě. Já jsem si udělal takový malý souhrn, jak vlastně lidem pomáháte, a celá pětikoalice tady v Poslanecké sněmovně. Zrušili jste EET, které přinášelo do státní kasy desítky miliard korun, a místo toho jste snížili valorizaci důchodů. Chcete navýšit věk odchodu do důchodu. No a co jiné? Navýšili jste počet ministrů, říkali jste, že budete mít vyrovnaný státní rozpočet, a podívejme se, jaký státní rozpočet máme. Začínáte řešit, že zrušíte příspěvek na stavební spoření. Říkáte, že zvýšíte odvod pro živnostníky, další kauzy, které tady za ten rok ve Sněmovně jsme museli řešit nebo jsme slyšeli, ať se to jedná o STAN, nebo ať se to jedná o lidovce. Děkuji.